Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona byl podrobně zdůvodněn již v rámci prvního čtení. Já bych ráda tedy připomněla, že tato novela se dělala zejména v souvislosti Já poprosím sněmovnu o klid. děkuji s novelou poslední, kdy zde poslaneckým návrhem do zákona o hmotné nouzi byl dán paragraf, který se týká podmínky souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele, který se zdržuje na té takzvané ubytovně.

Ale protože je zde zároveň požadavek, aby obce do toho rozhodování vstupovaly, tak jsme připravili novelu, která vlastně zohledňuje která tam ponechává souhlas obce, byť jako doporučující, nicméně stanovuje kritéria pro posuzování, zda skutečně tedy někdo má, či nemá ten doplatek dostat.

To znamená, že je odůvodněné, že tam má zůstat. Zároveň se zpřesňuje to, aby se skutečně zdůvodnilo, že je potřeba ho ubytovat v té nestandardní formě bydlení, jakou je tedy například ubytovna. Zároveň se zde prohlubuje a definuje přesněji vzájemná spolupráce mezi Úřadem práce České republiky a obcí v přenesené působnosti, respektive těmi pověřenými obecními úřady, aby společně skutečně hodnotily žadatele o tuto dávku.

Jinak bych také ráda řekla, že samozřejmě se nebráním různým dílčím úpravám, ale že nepodporuji pozměňovací návrhy ani poslankyně Pastuchové, ani pana poslance Vilímce, které byly diskutovány a projednávány na výboru pro sociální politiku. Já děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení a záznam výboru byly doručeny jako sněmovní tisk 783/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku poslankyně Pavlína Nytrová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska, zpravodajské zprávě poslankyně Pavlíny Nytrové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepřijal žádné usnesení.

Návrh usnesení nebyl přijat. Jiný návrh usnesení nebyl podán. Pozměňovacím návrhem poslankyně Pastuchové a poslance Vilímce. Účelem pozměňovacího návrhu poslankyně Pastuchové je formulování postupu, kdy při rozhodování Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení do substandardních forem bydlení, zřetelehodné případy, může úřad práce osobu za případ hodný zvláštního zřetele uznat, když osoba bude aktivně hledat přiměřené bydlení což je shodné se současným zněním zákona o pomoci v hmotné nouzi; požádá obec, ve které má trvalý pobyt nebo ve které se skutečně zdržuje, o pomoc při získání bytu shodné se současným zněním zákona;

Předkladatelka vypouští povinnost Úřadu práce ČR, zpracovávat pro příjemce doplatku na bydlení motivační plán a dále vypouští úpravu, že pokud příjemce dávky neposkytne při vypracování plánu součinnost nebo se bez vážných důvodů chová způsobem, který s motivačním plánem není v souladu, není nadále uznán za zřetelehodný případ a ztrácí nárok na dávku.

Důvodem je podle předkladatele formálnost postupu. Dále vypouští úpravu v přechodných ustanoveních, že se snížení maximální započitatelné výše z 90 % na 80 % normativních nákladů na bydlení pro ubytovny provede až po 12 kalendářních měsících ode dne nabytí účinnosti novely zákona. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Vilímce.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.